Podle našich informací ve 13 zasedá zdravotní výbor, myslím, že by se tomu měl věnovat a zcela jasně se k tomu vyjádřit. Já bych chtěl z tohoto místa pozdravit Úřad pro dohled nad financováním politických stran.

Takže doufám, že ten úřad si toho všimne a připočítá to, když už někdo zneužívá tak těžkou nemoc ke své politické propagaci.

Je to návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu, obsazení jednoho místa, které je k dnešnímu dni neobsazeno. Je to tak, že 20. srpna skončilo funkční období panu Janu Vedralovi, a to v souladu se zákonem, že dosáhl věku 65 let a tím i skončil ve funkci člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

V souladu se zákonem se nově zvolený člen, pokud bude zvolen Sněmovnou, ujímá své funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. A nyní, pane předsedající, nejdřív prosím, abyste otevřel rozpravu, a po rozpravě prosím, abychom hlasováním rozhodli o tom, jestli Sněmovna souhlasí s provedením tajné jednokolové volby. Otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Budu pokračovat s přednostním právem v tom, v čem jsem začal, že pan ministr tady sedí, něco si píše do mobilu, ale teď jsme tady popsali, jakým způsobem se zneužívají peníze ve zdravotnictví, které mají jít na léčbu, a vy byste zde měl vystoupit a skutečně nás ujistit o tom, že ani jedna koruna z těch peněz ze zdravotnictví nebude zneužívána na volební politickou agitaci. Myslím si, že je naprosto nepřijatelné, abychom postupovali jako v tom jednom vtipu, kdy se v Sovětském svazu na Sibiři zastaví vlak, a političtí funkcionáři debatují o tom, co budou dělat dál, a nakonec zvítězí názor, že se zatáhnou záclonky a bude se předstírat, že všechno funguje dál a vlak pokračuje. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli prosím o to, aby došlo k dohodě předsedů poslaneckých klubů, jak budeme postupovat, jinak ve 13 hodin musím přerušit jednání Poslanecké sněmovny, protože máme naplánovaná jednání výboru a protože ve 14.30 máme zařazený pevný bod. Takže prosím o dohodu předsedů poslaneckých klubů, jinak musím postupovat v souladu s našimi zvyklostmi.